Takže je to pro kvalitu vína a je to pro spotřebitele.

Pro úplnost jenom sdělím, že jsem byl při přípravě novely zákona několikrát přítomen jednání. Má velkou podporu Svazu vinařů České republiky.

Jednoznačně podporuji tuto novelu a podporují ji všichni rozumní vinaři. Ještě přečtu došlé omluvy.

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vůbec nechci prodlužovat diskusi v rámci prvního čtení této novely. Dovolte mi ale několik poznámek. Patřím k těm, kdo jsou přesvědčeni, že je dobře, že Ministerstvo zemědělství s touto novelou přišlo. To je poznámka č. 1. Poznámka č. 2. Tohle není něco, co by přicházelo shora, tato změna zákona. My se tady často setkáváme se změnami zákonů, které tady děláme proto, že něco navrhne Evropská komise, nebo tady děláme návrhy a změny zákonů, protože se na tom dohodla vládní koalice, máme to v koaličním a vládním programu. Ale tohle je něco, co přišlo zezdola. Předcházelo tomu mnoho měsíců a já bych řekl bohužel mnoho let diskusí, které se vedly, které iniciovali zejména vinaři, ti, kteří byli nespokojeni s poměry, které dnes existují na našem trhu z hlediska přístupu k těm, kdo jsou poctiví, a přístupu k těm, kdo se snaží podvádět nejenom stát, ale podvádět především spotřebitele. Takže iniciativa přišla zezdola. Je dobře, že na ni Ministerstvo zemědělství reagovalo. Vláda tento návrh jednoznačně podpořila a já bych rád požádal i Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh podpořila, aby ho teď pustila do druhého čtení, abychom ho co nejdříve byli schopni schválit. Jsem přesvědčen, že je to ve prospěch poctivých vinařů, je to ve prospěch poctivých prodejců. Tohle je zákon, který je i ve prospěch spotřebitele. Tohle je důležitá norma, která zlepší podmínky, a spotřebitel bude mít větší jistotu, když půjde nakupovat víno například do vinotéky. Byl bych také pro to, abychom ten návrh schválili i se zkušeností a reflexí toho, co jsme zažívali v oblasti lihovin. My někdy reagujeme příliš pozdě. I tento parlament reaguje příliš pozdě zpřísněním zákonů, nastavením norem k tomu, abychom stíhali nepoctivé podvodníky, abychom je vlastně doběhli z hlediska legislativy. Já si moc dobře pamatuji, co se odehrávalo, pokud šlo o lihoviny, o problémy, které zde byly, zdravotní, daňové a další. Měli bychom na něj reagovat, měli bychom tenhle negativní jev maximálně omezit. Nepochybně přijdou různé návrhy, které budou říkat, že opatření jsou příliš přísná, že jsou příliš administrativně náročná, že bychom se vlastně obešli bez nich, že pro to není žádný důvod, že se vlastně všichni chovají slušně, eticky, že vlastně nikdo téměř nepodvádí a že není potřeba, abychom takovýto zákon tady měli.

Pokud se to rozmělní během debaty pozměňovacími návrhy, tak to bude jenom plácnutí do vody, které žádné reálné zlepšení ani pro vinaře ani pro spotřebitele nepřinese. A úplně poslední věc na závěr. My jsme měli velký problém na venkově a samozřejmě se to projevuje v řadě oblastí dodnes: Jak se zvyšovala efektivita zemědělství, tak odcházeli lidé ze zemědělských firem, snižovala se zaměstnanost na venkově. A dneska vinohradnictví, vinařství je jedna z mála možností, jak nová pracovní místa vytvářet, jak pracovní místa ve venkovských oblastech udržet. A ti lidé, kteří tady hospodaří v České republice, kteří si tady pěstují víno, kteří vyrábějí víno, starají se o vinohrady, vytvářejí pracovní místa, ti si přece zaslouží, abychom se za ně postavili jako za lidi, kteří tady vytvářejí hodnoty, vytvářejí pracovní místa a jsou velmi často vystaveni nekalé konkurenci, která jim vytváření pracovních míst výrazným způsobem komplikuje. To si myslím, že je také důvod, proč bychom tento zákon měli jako parlament jednoznačně podpořit. Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní s přednostním právem zpravodaj a poté pan kolega Bendl s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní a pánové, zajisté i kritici tohoto návrhu mi dají za pravdu, že prudké zvýšení kvality vína na českém, moravském a slezském trhu má jednu z hlavních příčin to, že tady byl přijat kvalitní vinařský zákon, který nestranil ničemu jinému než poctivosti a kvalitě. Také dlouho nebyl novelizován. Vlastně první zásadní novela, která je, přichází až teď a přichází právě poté, co se zjistilo, že nová kvalita, která sem přichází, není vždycky ve prospěch spotřebitele, není vždycky ve prospěch našeho výrobce nebo prodejce, teď myslím ve prospěch poctivého výrobce nebo prodejce.

Až teď tento návrh přichází s tím, že, pravda, pozvolně 1 %, které tady pan ministr zmínil, není zase až tak úplně moc, ale je to přece jenom něco.

Český, moravský a slezský vinař, jeli takový, je schopen naplnit náš trh, uspokojit našeho spotřebitele zhruba o něco více než z poloviny spotřeby. To není o tom, že se musí dovézt, protože nejsme schopni vyrobit, ale protože naše přírodní podmínky to neumožňují. Tento zákon přichází s tím, že tam, kde to přírodní podmínky umožňují, je možné výrobu rozšířením výsadby alespoň na ten potenciál, který tady v České republice je, také rozšířit. To, že se značná část spotřeby musí dovézt, znamená ovšem, že na ten dovoz také musí být zvýšená kontrola, zvýšený dozor, aby spotřebitel měl důvěru ve víno jako takové, ve zdravý nápoj, který při mírném a kontrolovaném požívání, i přítomní lékaři mi dají za pravdu, prospívá lidskému zdraví.